Předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové

Tedy ještě jednou, žádám vás o ztišení. Prosím, pokračujte. Děkuji za váš pokus udělat mi prostor pro úmluvu o krajině. Já chápu, že to není tak, řekněme, šťavnaté téma jako předcházející bod, ale proto se budu snažit být maximálně stručný. Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, byl přijat výborem zástupců ministrů Rady Evropy za účelem otevření Evropské úmluvy o krajině mimoevropským státům. Obsahově se tedy jedná o změnu stávající úmluvy, byť prováděnou formou samostatného protokolu. Co je cílem úmluvy. Podpořit ochranu, péči a plánování v krajině a organizovat také mezinárodní spolupráci v této oblasti. Úmluva je založena na společném zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny. Protokol je tak výsledkem dlouhodobého záměru řídicího výboru Rady Evropy otevřít Evropskou úmluvu o krajině také mimoevropským zemím a poskytnout jí tak globální smlouvu pro otázky týkající se krajiny.